Ale ještě jedna poznámka jak k panu zpravodaji Klánovi, tak k nám ostatním. No, otevřít zákon 114 jde úplně stejně snadno jako otevřít kterýkoliv jiný zákon, i kdyby byly vyhlášeny národní parky každý svým vlastním zákonem.

Pane poslanče, máte slovo.

Není mnoho takových zákonů. Myslím, že byl zatím jenom jeden, který by byl vrácen k projednání jak Senátem, tak prezidentem republiky. Myslím, že takovým zákonem byl zákon o státní službě, který byl takto vracen.

I tento zákon je vracen dvojím způsobem.

Jaký je důvod toho, že tento zákon, jeho projednávání má takovýto průběh. Je to asi proto, že je kontroverzní, je sporný.

Na to je samozřejmě poměrně vyhraněný dvojí názor. Představitelé zastánců tohoto zákona, kteří by rádi prosadili existenci divočiny na nadpolovičním území národních parků, mají názor, že si příroda poradí sama. Je to experiment. Bude to za dvacet let?

Umožníme lidem, aby tam žili, mohli se uživit a také aby mohli Šumavu navštěvovat. Ano, zmínil to některý z pánů předřečníků. Mluvíme o Šumavě. Je to lex Šumava. Je to zákon o Šumavě.

Nacházejí své předky v původních německých obyvatelích Šumavy.

Zdá se jim nepochopitelné, proč tak lpíme na tom tu lidskou zelenou Šumavu zachovat. Proč to tedy nenechat jejímu osud. Daleko více se projevují ti druzí.

Píší své dopisy, píší své názory.

Stanovisko Sněmovny, stanovisko Senátu. Ať už vetem prezidenta republiky, které je samozřejmě pro nás velkým povzbuzením. Pro nás, kteří chceme Šumavu zelenou, Šumavu lidskou.

Já to nikterak nezpochybňuji, je právo každého poslance hlasovat podle svého svědomí.